Pojďme se tedy podívat na ty jednotlivé tři body. Za prvé je to byrokracie, kterou považují občané za problém. Samozřejmě jedním ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je digitalizace. My jsme tady slyšeli od vlády, že bude tabulka, že to bude dashboard, kde budou výsledky vlády, kolik ministr dopravy postavil kilometrů dálnic, jak se daří plnit ty různé plány, sliby ve volebním prohlášení.

Například v části Moje daně. Podnikatelé samozřejmě oprávněně kritizují, že musí platit daně a odvody na třech různých místech.

Tak pozor, ten zásadní výsledek je, že zjednodušení a elektronizace daňového systému je priorita Ministerstva financí. To je výsledek, který předkládá tato vláda na oficiální tiskové konferenci, a dodnes jí to visí na webových stránkách. Takže to jsou výsledky, které má tato vláda v oblasti digitalizace a zjednodušování. Další příklad skvělých výsledků v oblasti digitalizace. No není to úžasný výsledek v oblasti digitalizace, vyfotit se s estonským premiérem? Pravděpodobně mu tam pan premiér ukázal tady ho nevidím, asi někam utekl... Takže pan premiér pravděpodobně ukázal estonskému premiérovi svůj slavný papírový diář jakožto výsledek pětiletého období digitalizace v České republice. Myslím si, že kdyby někdo předstoupil s takovýmito výsledky v Agrofertu před pana premiéra, že k cíli, který dostal zadán, během pěti let uspořádal jednu tiskovou konferenci a napsal do tiskové zprávy, že to je jeho priorita, tak by ho pan premiér okamžitě z Agrofertu vyhodil. Takže v tomto ohledu se obávám, že vláda nesplnila to očekávání občanů, že bude řídit stát jako firmu, a ty výsledky se tady vůbec nedostavují. Nyní se dostanu k druhé prioritě, kterou uvádějí občané v tom průzkumu, a to je boj proti korupci. Samozřejmě všechny velmi pobaví, že pan předseda vlády sám sebe, trestně stíhanou osobu, která ještě teď navíc má další skandál s mařením vyšetřování, jmenoval do čela Rady vlády pro boj s korupcí. Tak to samozřejmě, to je záruka toho, že tady se konečně bude s korupcí bojovat. Podíval jsem se na podstatný dokument, který se týká střetu zájmů Andreje Babiše.

Zdrojem jsou výroční zprávy společnosti Agrofert.

Tak to si myslím, že je naprostý výsměch boje proti korupci. A můžu říkat další a další příklady, jak tato vláda bojuje proti korupci, takzvaně. Když jsme předložili a odpracovali návrh na zveřejňování smluv ČEZu, tak to tady poslanci ANO mnohokrát a mnohokrát dokolečka blokovali. Předložili jsme nominační zákon, opět vláda to svojí vládní mašinou tady zamítla, předložila upravený návrh. Dokonce naposledy teď tento týden na výboru poslanci ANO zamítli náš návrh na omezení zneužívání dozorčích rad jako politických trafik. Tak já se jim nedivím, samozřejmě.

Těch příkladů je celá řada. Neexistuje rozklikávací rozpočet státu. Na Ministerstvu pro místní rozvoj máme policejní razii. Je pravda, že vláda udělala jednu věc, zřídila aukční systém. Dobře. Tak jako jedna věc v tom 50stránkovém dokumentu jako výsledek, to považuji za velmi chabé. Když se podíváme na to, co vláda uvádí jako svoje výsledky v tom oficiálním dokumentu v oblasti Ministerstva vnitra, boje proti korupci. Přečtu doslova: Provedli jsme několik úsporných a optimalizačních opatření. To jsou konkrétní výsledky vlády, které uvádí sama ve svých materiálech v oblasti boje proti korupci, v oblasti Ministerstva spravedlnosti tam není vůbec nic. Třetí část se týká, teď když jsme u toho hodnocení, plnění plánu, jak plníme plán výstavby silnic, v dopravě. Doprava je další ministerstvo, kde ANO sedí už skoro pět let. Jaké jsou výsledky, které prezentuje vláda ve svých materiálech? No, člověk by očekával, že když tam jsou pět let, tak už ty projekty mají připravené a každý měsíc se dokončuje několik desítek kilometrů silnic. Bohužel v tom informativním materiálu, který vláda připravila, není ani jedno slovo o tom, kolik silnic bylo dokončeno, otevřeno, zprovozněno, předáno do užívání. Jediné, co tam je, je, že zahájili práce na nových úsecích dálnic a obchvatů v délce 28 kilometrů. Takže pouhé zahájení práce. Opravdu po pěti letech si myslím, že v případě dálnic je to poněkud málo. No a ta poslední část se týká nájmů a cen bydlení. To je problematika, která je obzvlášť citlivá zejména pro naše seniory, pro mladé rodiny s dětmi, protože dochází k dramatickému nárůstu cen bydlení. O 35 % rostou ceny bydlení v Praze. No a co nám slibuje ANO, které už pět let obývá Ministerstvo pro místní rozvoj? Ten konkrétní výsledek? Že probíhají práce na novém stavebním zákoně. Takže to je ten konkrétní výsledek. Já se obávám, že opravdu nejsme daleko, abychom se tady plácali po zádech, jako to bylo za komunismu, jak se daří plnit plán. Ve skutečnosti ty pokroky jsou naprosto mizerné. Opět my jsme se snažili řešit tuto věc, my jsme předložili konkrétní návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti, my jsme iniciovali, aby se řešila digitalizace stavebního řízení, ale bohužel ta odezva je velmi vlažná. Já proberu tento konkrétní příklad toho zrychlení stavebního řízení, jak funguje, jak docílíme toho, že naše stavební úřady budou pracovat rychle, a tudíž trh bude schopen rychleji reagovat na poptávku a zvyšování cen bydlení. Tak před pěti lety na Ministerstvu pro místní rozvoj vznikla studie, jak by se dalo stavební řízení zdigitalizovat. Pak se pět let na tu studii prášilo a někdy před prázdninami Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo, že se má studie aktualizovat, ale máme slíbeno, že do konce listopadu by měla být aktualizována studie. Takže to jsou ty konkrétní výsledky, které tato vláda má v oblasti snižování cen bydlení, tak abychom řešili bytovou krizi. Ale občané samozřejmě čekají na reálné výsledky, tzn. to, abyste ukázali, jak se zrychlila doba stavebního řízení, která je v rámci státní správy. Jenomže tohle vy nikdy ukázat nemůžete, protože tu dobu vůbec neměříte. Takže to je základní manažerské pochybení.